Děkuji za slovo. Opravdu se musíme dostávat do této úrovně? Navíc já jsem na tento email neodpověděl, protože odpověď nevyžadoval. Protože zněl: